Ten systém to opravdu desítky let potřebuje.

Je potřeba se podívat i na tu stránku příjmů, což děláme.

Takže rozhodně neplatí to, že by tady nebo jak tady někdo říká, že tady chceme někomu sebrat jeho důchod, snížit jeho důchod a podobně, to je věc, která opravdu není pravdivá a nemohu s tím takto souhlasit.